Nyní pan poslanec Ondřej Benešík, ještě jedna faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jedná se prostě o podstatu naší civilizace. Ideologii tady zastáváme my v jednotlivých politických stranách a troufnu si říct, že každá ideologie, která je zastoupena tady v této Sněmovně, je do určité míry ovlivněna právě těmi kořeny naší civilizace.

To je základ naší civilizace. To je prostě výsledek toho, na čem stojí naše civilizace.

To, co prostě není v souladu, zde nemůže uplatňovat. To je úplně celé. Myslím si, že to je naprosto jasný sekulární postoj, že se nesnažíme nikomu vnucovat jakékoli náboženství. Ale uvědomme si prosím své kořeny. Tyto hodnoty jsou univerzální a jsou pro všechny pro ateisty, křesťany, židy a pro další. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Nechtěl jsem reagovat, chtěl jsem své stanovisko vyjádřit v hlasování, ale pan kolega Kalousek mě k tomu vyprovokoval. Víte, ta geneze je vždycky složitější.

To přece nejsou jenom ty hodnoty, ke kterým bychom se mohli hlásit. Já rozumím tomu, že je třeba ukotvit evropskou civilizaci v některých pevných hodnotách, ale nebojujme tady o slovíčka, která jsou daleko složitější, než se snažíme naznačit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní pan poslanec Kořenek, také ještě k faktické poznámce. Já jenom, protože možná došlo k nepochopení. Já jsem nezpochybňoval to, co tam je uvedeno. Jenom říkám, jestli to není na jiný zákon. Prostě školský zákon není ten, který zachrání celou společnost a který tuto problematiku, která dneska rezonuje společností, vyřeší. To je celé. Já si myslím, že školský zákon je zákon, který se přímo váže k nějaké části naší společnosti, a takhle by měl být postaven. Toť vše. Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Ještě paní kolegyně Chalánková také s faktickou poznámkou, ač je tedy přihlášena řádně. Přednostní právo, pane předsedo? Paní kolegyně Chalánková samozřejmě k faktické poznámce. Já jenom krátce, protože o nějakých problémech, co je a co není ideologie, bych tady nechtěla hovořit, ale zaznělo to tady.

Je to např. výzva 21: Zvýšení kvality vzdělání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

A o tom, co jsou a nejsou kořeny evropské civilizace především bych chtěla podpořit pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové a jinak souhlasím se všemi, je to opravdu mnohem širší problém a záleží také na tom, jak se každý sám k tomu dokáže postavit. Děkuji.

Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Ještě velmi krátce k panu zpravodajovi, který v podstatě položil řečnickou otázku, zda to patří do školského zákona. Myslím, že je legitimní. My uděláme všechno pro to, abychom časem tuto preambuli dostali i do Ústavy. Ano, tam by byla potřeba zejména. Děkuji. Děkuji za slovo a vaším prostřednictvím pro pana zpravodaje.

A my tady vedeme rozsáhlé diskuse o nějaké hybridní kampani, vymýšlíme tady nějaká centra, ale ten problém je ve vzdělanosti, v tom, jak si tento národ uvědomuje vlastní identitu, vlastenectví a tyto věci. Jak jinak to chceme dostat do lidí? Školský zákon je správně a určitě i ta Ústava nebude špatně. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové.

Teď mám ten samý pocit já. Takže bych vás chtěla poprosit, abyste použil a uplatnil ustanovení jednacího řádu a vyzýval mé kolegy a kolegyně, aby hovořili k věci, tak jak mají ve třetím čtení. Děkuji paní kolegyni Černochové.

Ne všichni, ale já to samozřejmě v té faktické poznámce mohu těžko rozeznat. Ale děkuji za upozornění. Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka, potom přednostní právo předsedy klubu KDUČSL pana poslance Miholy. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi krátká reakce. Já nepochybuji o tom, že všichni víme, že křesťanství a řada dalších jiných náboženství byla v minulosti zneužita. Ve jménu náboženství, a to i ve jménu křesťanství, se páchala velká zla, ale to křesťanství bylo zneužito. Ti lidé se zaštítili křesťanstvím, ale oni nejednali křesťansky, oni jednali proti křesťanství, byť se křesťanstvím zaštiťovali. Toto rozlišujme. Já mluvím o zásadách, nikoli o konkrétních činech konkrétních lidí, kteří toto zneužili. Děkuji a můžeme tedy přistoupit dál k rozpravě, faktické poznámky jsou vyčerpány. Pane předsedo, máte slovo. Dovolte mi několik vět k návrhu zákona jako takového. Já jsem rád za každou diskusi, myslím, že i tato má smysl a ukazuje, že i věc, která možná není úplně meritum tohoto návrhu zákona, má svoji důležitost, i podle těch faktických poznámek a přihlášek. Nicméně chtěl bych zde zdůraznit, že především tuto normu řešíme a základem je financování regionálního školství. Tady jsem rád za to, že posouváme věc, o které se dlouho diskutovalo, která byla bolestí a kdy se uskutečnil bezpočet různých kulatých stolů, sezení, koaličních, nekoaličních, výborových, nevýborových, a že se tuto věc, která je velmi náročná, daří posunout, nebo věřím, že se teď ve třetím čtení podaří posunout dál.